Rozumím tomu.

Děkuji. Prosím, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Já zdůvodním svůj protinávrh.

Děkuji.

Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Brabec. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, poctivě jsem si vystál frontu a dovoluji si dát také protinávrh.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já dávám protinávrh.

V klidu se vyspíme, všichni si to řeknou tady a je to férové. Já si myslím, že je velmi důležité, aby se každý poslanec opravdu mohl vyjádřit.

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem měl připravený projev na včerejšek, mám na dnešek a ještě jsem se kromě faktických poznámek nedostal ke slovu. Já se jako poslanec cítím krácen na svých právech, a proto si myslím, že to hlasování by mělo být později, než navrhla vládní koalice.

Dneska jsem taky připraven vám sdělit informace, po kterých samozřejmě všichni toužíte, věřím, že i ve vládní koalici, a vypadá to, že se na mě zase nedostane. Děkuji.

Děkuji, paní poslankyně. Já jsem si poznamenal... v kolik to bylo přesně zítra? Děkuji. Protinávrh, ano, paní poslankyně? Protože bych ráda, pane místopředsedo, diskutovala s tím, co tady bylo řečeno panem poslancem, a asi by se na mě nedostalo, tak dávám protinávrh.

A ještě pan předseda Fiala. Velmi krátce. Dávám také protinávrh na zítra, to znamená pátek, 19 hodin. Děkuji.

Ano, je zde návrh na odhlášení. Dovoluji si vás tedy odhlásit všechny a poprosím, abyste se přihlásili.

Zahajuji hlasování. Ještě jednou je zde... Takže neplatí už. Platí to, že už jsme byli odhlášeni, přihlášeni, takže můžeme se pustit do hlasování

Zamítnuto. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek je: zamítnuto. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Zamítnuto.

Kdo je proti?

Zamítnuto.